Současná podoba zákona je tím pádem velice nedokonalá.

Nyní si položme otázku, zda se něco stane, když projde veto pana prezidenta. Může se stát, že veto nebude přehlasováno. Já samozřejmě jsem slyšel zástupce pravicové opozice, že budou hlasovat pro služební zákon ve znění, které odešlo ze Sněmovny, nicméně se může stát, že někteří pro to ruku nezvednou. To se nám ukázalo při projednávání změnového zákona. Já si tedy potom musím položit otázku, co se stane, když prezident Zeman bude vetovat i prováděcí zákony ke služebnímu zákonu, jestli se zde v Poslanecké sněmovně najde 101 hlasů na přehlasování veta. Když to veto projde, tak by měl teoreticky začít platit zákon z roku 2002.

A nyní si řekněme, kdo ve své podstatě ovládal projednávání služebního zákona. Byla to pravicová opozice, která si jasně stanovovala své podmínky, a vládní koalice ustoupila naprosto ve všem. KSČM od samého počátku kritizovala předložený služební zákon a snažila se napravovat jeho nešvary, nicméně ani jeden z nešvarů bohužel napraven nebyl, což je pro naši republiku a celou státní službu, státní správu, veliká škoda. Jsme si vědomi, že služební zákon naše země potřebuje. My jsme nad tím vedli mnoho debat a můžu vám říct, že budeme držet stále neutrální stanovisko, protože jsme si vědomi, že služební zákon naše země potřebuje. Já vám můžu slíbit, že budu od 1. 1., kdy služební zákon vejde v účinnost, bedlivě sledovat, jakým způsobem se implementuje do státní správy a do veřejné správy, a budu jasně poukazovat na ony nešvary, které povedou možná k destabilizaci státní správy a možná k tomu, že nastane poměrně velký zmatek.

Já vám děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Klánovi. Nyní tu mám dvě faktické poznámky a s přednostním právem pana ministra. Takže nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Asi jsem byl na jiné schůzi, protože jsem v zastoupení řídil klub TOP 09 a k žádné obstrukci ve věci služebního zákona přece nedošlo. Tady byly dlouhé tahanice, protože koalice zbabrala program, nepřipravila se, svolala mimořádnou schůzi, a pokud vím, tak spory se týkaly spotřební daně na pohonné hmoty, konkrétně návrh koaličního poslance. Tak jaká obstrukce?

A výsledkem byl nějaký kompromis. My jsme jasně deklarovali, že v tomto jsme ustoupili, co se týká náměstků. Nevím, kde v tom zákoně najdete politické náměstky.

Když cítí, že lidé slyší na něco špatně, no tak prostě otočí názor a my za to nemůžeme, protože zbylí dva partneři... Klasická ukázka populismu.

Takže ono to není tak úplně. Pan Prachař si přivedl svůj tým, dopadá to, jak to dopadá. Děkuji panu poslanci Laudátovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček.

Jsme v tom jednotní. Mé vystoupení bude podobné jako u kolegy Stanjury. Politická dohoda, které se tu podařilo dosáhnout, má svoji hodnotu. Přijatelný kompromis, kterého jsme dosáhli, je příslibem toho, že zde budeme mít stabilní státní správu. Můžeme mít drobné doktrinální neshody o tom, jak měla státní správa vypadat, ale myslím si, že to, že jsme se dokázali shodnout, je velkou šancí, že nám ta státní správa bude fungovat a po příštích volbách nebudeme muset měnit zákon o státní službě znovu podle toho, jak volby dopadnou. Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Tady jste našli průsečík společných zájmů, protože ti lidé vás budou samozřejmě potom volit, včetně rodin atd. To je praxe, která tady byla přece dosud. Pro principiálně špatné věci přece nemůžeme hlasovat, ať se jedná o dohodu, nebo ne. To přece takto není. Služební zákon tady na stole byl. Takže jsou to jenom výmluvy, výmluvy k tomu, že se bohužel i novým politickým stranám zalíbilo, když můžou ukotvit své lidi do státní správy, zalíbilo se jim, aby mohly mít také politické trafikanty, všem těmto pěti stranám. A to je vše. Takže si nalijme čistého vína a přestaňme se vymlouvat, prostě je to totální politizace státní správy, kde se politicky nominují. Většinu postů je možno jmenovat politicky, nehledě na odbornost. To je vše. A všechno za peníze daňových poplatníků. Děkuji panu poslanci Okamurovi. Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil jenom pár replik na vystoupeních svých předřečníků. Já budu velice rád, když pan kolega Okamura bude pozorovat hemžení dvou případných politických, nebo tzv. politických náměstků na ministerstvech, kde jsou stovky zaměstnanců.